Neziskové organizace dostávají 18 mld. ročně.

Takže ano, pan prezident mluví to je jedna jeho mantra obnovitelné zdroje. Každý rok.

A pokud samozřejmě teď přijde a dá nám nějakou kuchařku a recept pro Ministerstvo financí, které samozřejmě dneska vyhrává ty arbitráže ne tím, že najímá drahé právníky externě, ale na úrovni referentů, kteří možná berou 50 tisíc nebo méně. Tak je to možné. A potom jsem přesvědčen, že můžeme ušetřit velké prostředky.

Samospráva dnes má na účtech v této chvíli 200 mld. korun mají na účtech 200 mld. korun. Stát má dluh. Nemáme na účtě nic. Takže je potřeba to vnímat.

Abych se tedy vrátil k prioritám Ministerstva financí, tak k těm dalším patří za posledních sedm měsíců se taky daří plnit kroky směřující k ochraně spotřebitele. Novela zákona o směnárenské činnosti zavádí právo zákazníka směnárny odstoupit od smlouvy v uzavřeném obchodu do dvou hodin od provedení směny. I k ní Ministerstvo financí významně přispělo, a to spouštěním státního elektronického aukčního systému, který zajišťuje transparentní prodej majetku státu prostřednictvím elektronických aukcí.

Spustí internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet předvyplněná daňová přiznání. Tak jak jsme to slíbili lidem.

Takže stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 % z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných.

Rekodifikace příjmových daní bude zakončena přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě.

My jsme v rámci tripartity s odboráři už vyjednávali několikrát, ale podle našeho názoru opravdu není v pořádku navyšovat platy plošně.

Takže my musíme navyšovat tam, kde je skutečně potřeba.

Solidarita v našem pojetí znamená, že nepřipustíme další rozvírání platových nůžek, jak tomu bylo v minulých letech.

Velice důležitý je samozřejmě insolvenční zákon, který se projednával ve Sněmovně. A my jsme to ráno na Ministerstvu spravedlnosti diskutovali s novým ministrem spravedlnosti, protože samozřejmě to má dopad na soudy, na počet soudců, kteří budou rozhodovat.

Tyto a mnohé další kroky, které jsou součástí programového prohlášení, jsou důkazem, že resort Ministerstva financí rozhodně v příštích letech nepoleví v boji proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování, v ochraně spotřebitelů na finančních trzích, v důsledné správě daní mezinárodních korporací a v aktivním řízení veřejných financí a státního rozpočtu. Takže k financím znovu opakuji snižujeme daně.